Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky Tahle volba je důležitá, protože 2. dubna skončilo funkční období všem 13 členům Rady Státního fondu kultury, takže tato instituce teď nemá žádné členy. Předseda Sněmovny Radek Vondráček, tam je ten postup podobný, obdržel také dopis pana ministra kultury Lubomíra Zaorálka 2. února. Pan ministr v něm nominoval na 13 pozic 13 za chvíli jmenovaných kandidátů podle jednotlivých oborů.